Ale sliby chyby. Máme konec dubna. Snažím se sledovat docela poctivě program jednání vlády.

Já chci jenom připomenout, že hnutí ANO a sám pan premiér jsou ve vládě už šestým rokem. Tak pět let není úplně krátká doba, pokud někdo považuje takový nástroj za užitečný, aby ho připravil, případně prosadil. To za prvé.

Zařídíme, nebude problém, uvolníme, zafinancujeme. A vůbec nic.

Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan předseda vlády.

Protože my o tom jednáme každý den. Já jsem dneska měl další kolo jednání o těch investicích. A vy říkáte, že jsme nic neudělali? Tak mi zkuste vysvětlit, proč nikdy tradiční demokratické strany nedaly peníze na opravu silnic druhých a třetích tříd? Nikdy! A víte proč?

Celkem 15 miliard korun na opravy silnic druhých a třetích tříd krajům, které se mají skvěle.

A víte, kolik předložily ty obce požadavků na ty mateřské školky? Čtyři miliardy.

Protože ty matky by rády do práce.

A jenom proto, že jsme se k tomu zavázali. Nemáme vůbec žádnou povinnost. A jsou to stovky miliard. Ale my jsme to slíbili, tak to plníme. Takže dneska ráno jsme se domluvili a samozřejmě že to řešíme. Kdybyste ho byli udělali za vaší první vlády, tak by ten deficit nebyl 3,5 tisíce miliard, ten potenciál naší země investovat, ale byl by podstatně nižší, protože jste toho moc nezainvestovali. A my to děláme. My to děláme. A je to potenciál, který se stále mění. Ministři mají za úkol teď nám předložit připravenost těch investic. Ano? Takže tím se taky zabýváme.

Ano?

A starostové to vědí.

A dneska ráno jsem vyřešil 2,3 miliardy pro mateřské školky.

A ta spolupráce se samosprávou. Řešíme, že nejsou byty. No, stát dal samosprávě 600 tisíc bytů. Dneska mají 245 bytů. A řešíme ty šmejdy, kteří zneužívají ty dávky na sociální bydlení. A my jsme přišli.

Ale my se bavíme o dostupném bydlení.

Teďka řešíme rekodifikaci stavebního zákona, tak doufejme, že vaše strana nás podpoří. Říkáme ano, Most. Když se postaví sto bytů a dvacet bytů bude na sociální účely, tak dostane sto procent dotace.

Takže my jsme přišli s podporou.